Pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Ano, děkuji.

Chtěl bych říci, že mě dneska přesvědčil Andrej Babiš, který do té vlády skutečně vstupoval jako amatér, že je dneska opravdový politický profesionál, protože dokázal dnes, během těch hodin tady, debatu, která měla být vedena o tom rodinném hnízdě, učinit debatou, která byla o tom, čemu všemu nerozumí poslanec Zaorálek. Gratuluji a vítám pana Babiše mezi profesionály. Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi za dodržení času k faktické poznámce. Protože nemám žádnou přihlášku, tak se opět ptám, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Podařilo se to, doufám, že žádný ministr nevystoupí, abychom nemuseli rozpravu znovu otevírat. Ptám se na závěrečná slova zpravodajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tato dvě usnesení již nebyla přijata jednomyslně, ale většinou hlasů mandátového a imunitního výboru. To jsem chtěl říct, abychom to uvedli na pravou míru.

Mohlo to být na samém začátku velmi technické řešení a bylo by to možná lepší. Děkuji.

Pan zpravodaj Jiří Dolejš se závěrečným slovem po obecné rozpravě. Myslím si, že poté, co jsme strávili užitečných sedm hodin, tak jsme zpátky na začátku.

Takže to je před námi.

Tady je to trochu jinak. Tak teď máte slovo v podrobné rozpravě, pane zpravodaji. Já věděl, že se dočkám. Jak paní předsedkyně v úvodním slově, tak i kolega zpravodaj avizovali, že vám byly do lavic rozdány tisky, na kterých je usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215. Rovnou avizuji, že výbor doporučil, abychom o nich hlasovali jednotlivě, tedy jsou to dva případy, dva návrhy usnesení, dvojí rozhodnutí.

Omlouvám se. To je jedno hlasování. Druhé hlasování, jako přes kopírák, opět vás asi nebudu unavovat, je to stejný odkaz na stejné paragrafy.

Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím.